Pro rok 2017 je navržen celkový objem jedné miliardy korun. Jako další oblast podpory je v rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017 uvažováno s poskytováním záruk na úvěry na výstavbu nájemních bytů do výše 500 mil. korun zajišťované jistiny. Kromě poskytování zvýhodněných úvěrů a záruk bude nadále fond vyplácet dotace, které vyplývají ze smluv uzavřených do roku 2011, tzn. dotace mladým lidem formou snížení jistiny při narození dítěte, úvěry podle nařízení vlády č. 616 z roku 2004 a také dotace úroků ke komerčním úvěrům v programu Panel, tzv. podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů.

Pro realizaci výplat dotací ze smluv programu Panel uzavřených v roce 2011 a dotací při narození dítěte v programu pro mladé nárokuje Státní fond rozvoje bydlení finanční prostředky ze státního rozpočtu. V oblasti příjmů a výdajů je fondem předkládaný návrh rozpočtu v souladu se stanovenými limity. Zahrnuje také uvedenou dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj a ukládá státu povinnost poskytnout fondu dotaci ze státního rozpočtu nejméně ve výši skutečných výdajů, které jsou určeny na poskytování těchto nenávratných dotací, a to pro rok 2017 ve výši 108 mil. korun.

Vládou České republiky byl návrh rozpočtu odsouhlasen usnesením č. 810 ze dne 12. září 2016.

Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, pánové poslanci, navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobý výhled Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2018 a 2019 schválila. Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, co se týká mé zpravodajské zprávy, tak nebudu číst, paní ministryně popsala vše, co je potřebné.

S usnesením vás seznámím v podrobné rozpravě.

Děkuji, pane předsedající.

Jaké jsou představy, abych mohl podpořit případně další rozpočty. Protože já se domnívám, že tento fond v této podobě nemůže příští roky přežít.

Pokud nikdo, rozpravu obecnou končím. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádám tedy zpravodaje, aby zopakoval tu část návrhu usnesení, kterou máme přijmout jako Sněmovna. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.